To si řekněme na rovinu.

Děsivý koktejl, který prostě nakonec skončí katastrofou. Takže já bych poprosil ctěné kolegyně a kolegy tady na plénu Sněmovny, aby zvažovali, co dneska podpoří, jak se zachovají.

Chceme to tak, aby to fungovalo?

Myslím si, že je to potřeba připravit lépe.